A logicky, kde se promítnou: promítnou se v přesčasech, ty přesčasy musím zaplatit, tím pádem mi vzrůstají náklady, ty musím promítnout do cen svých výrobků. Reakce veřejnosti je taková, že poslanci zdržují, poslanci ANO zdržují, není to tak. Já říkám na rovinu, všichni bychom hrozně rádi měli pro naše zaměstnance více volného času, více benefitů, ale musíme na to jako stát vydělat a mít, mít na to jako firmy.

Děkuji. Pan poslanec Vít Kaňkovský.

Asi jsme si nerozuměli.

Já jsem hovořil o tom, že pokud chceme zlepšit, a do budoucna si myslím, že to je náš velmi důležitý úkol, slaďování pracovního a rodinného života, tak je potřeba udělat řadu dalších kroků, a že tady paní ministryně Maláčová plamenně hovořila o tom, jak je potřeba těch pět týdnů dovolené mít, ale že v tomto volebním období pro slaďování pracovního a rodinného života neudělala takřka nic, to je bohužel pravda. A znovu opakuji, KDUČSL chce, aby se do budoucna zlepšily pracovní podmínky našich zaměstnanců jak ve smyslu zkrácení pracovní doby, tak případně i ve smyslu prodloužení dovolené, zlepšení ve smyslu více volného času. To si přejeme všichni, ale zasaďme to do kontextu doby a uvědomme si, jestli skutečně v tuto chvíli tímto krokem těm zaměstnancům pomůžeme, anebo uškodíme.

Děkuji. Nyní faktické poznámky v následujícím pořadí: paní poslankyně Aulická Jírovcová, páni poslanci Grospič, Juříček, pan předseda Stanjura a pan poslanec Bláha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Stále jak kdybychom byli jejich nadřízení, a něco jim nařizovat, já to prostě nechápu.

Jenom jsem chtěl napravit to, co se tady v minulosti nedělalo. Ve chvíli, kdy vám bude hořet barák, tak si řeknete: Teď končím a nechám ho shořet? Tak co je to za zodpovědný management?

Pan poslanec Jiří Bláha. Poté je ještě přihlášen pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou.